Takže klidně dělejme komise, klidně tady vystupujte ještě dalších deset let.

A i tak ty důchody nevyřešíte, protože buď budou peníze, nebo nebudou peníze. A já vám držím palce dalších dvacet let tady povídat si o důchodech. Nyní mám faktické poznámky. Řádnou. Tak nyní pan poslanec Martin Novotný s faktickou poznámkou a pan poslanec Kalousek také s faktickou poznámkou.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Jeden dotaz a jednu poznámku.

Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Laudáta, pak řádná přihláška pana poslance Bendla, pokud se zase někdo nerozhodne, že využije faktické poznámky. Prosím. K tomu budou peníze, budou důchody, nebudou peníze... To je asi tak na stejné úrovni.

Tak samozřejmě jsem mu na to odpověděl: No, jedna cesta ještě je sebrat majetek těm 8 milionům lidí. To je také jedno z řešení. Protože jestli něco bude destabilizovat Českou republiku a fakticky všechny země, tak to je právě otázka zvládnutí, aby ta země byla schopna generovat prostředky a zajistit důstojné stáří svým důchodcům. Protože když se stane v nějakém období, že už nebude kam sáhnout, věřitelé nepůjčí další finance, tak to je na ten kolaps, a pak to může končit. V Řecku dokonce nezkolaboval ten systém absolutně, ale stejně i to sebrání důchodů podle mého, to je jeden z těch klíčových momentů, proč tam zřejmě vyhraje strana, před kterou i komunisté se bojí.

Ale ať si dělá, co chce. Nevylžete se z toho, že ženete republiku už možná ve střednědobém horizontu do obrovských problémů svým chováním. Pane poslanče, skončil vám čas pro faktickou poznámku. Já se pokusím uklidnit situaci, i když mám ještě jednu faktickou poznámku.

Faktická poznámka pan poslanec Volný.

Pokud budeme hospodařit jako ve Švýcarsku, tak naši důchodci kromě důchodu dostanou i zadarmo oběd. Tam to je běžná věc. To znamená, ono to bylo v nadsázce, ale je to pravda.

V kampani jsme se to nedozvěděli. Teď už jsme v situaci, kdy nějaké řešení bude třeba dát na stůl, a máli být dlouhodobé, je potřeba jednat napříč politickým spektrem, chcemeli, aby ten systém byl nějak udržitelný. To tady z toho nevidím.

Já mám pocit, že tak to tedy určitě není.

Možná bychom měli ještě jednu poznámku budovat systém, aby také děti byly nuceny myslet na své staré rodiče.